Děkuji za slovo.

V. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu.

Návrh byl přijat. Otevírám obecnou rozpravu.

Prosím, máte slovo.

Idea návrhu se opírá o společné stanovisko České konference rektorů a Rady vysokých škol, které na počátku tohoto kalendářního roku Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doporučily, aby postup ověřování podmínky dosažení předchozího vzdělávání podle § 48 vysokoškolského zákona byl přístupný všem uchazečům o vysokoškolské studium v České republice.

Konkrétně bude mít možnost prokázat splnění této podmínky vysoké škole, která má institucionální akreditaci pro alespoň jednu oblast vzdělávání a kterou si on vybere.

Děkuji vám.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Souhlasím s tímto paragrafem tak, jak je.

Kdo se kdy účastnil takovéto audiokonference, ví, že audiovizuální záznam může být třeba jenom pouze ten, kdo obhajuje, a už splňuje dikci tohoto zákona, a ti, kteří jsou v rámci komise, už by třeba nemuseli být zaznamenáni apod. Čili aby bylo zachováno opravdu průkazné konání státní zkoušky a aby všichni zúčastnění byli na této státní zkoušce v tomto záznamu zaznamenáni.

To znamená, i ty otázky a reakce těch zkoušejících. A druhá věc, která je, řekněme, spíše nad tu hodnotu.

A píše se, že tento záznam bude vydáván orgánům veřejné moci při výkonu jeho pravomoci. Zapomíná se ovšem, že zde existuje zákon 106.